které jsou určené předsedovi vlády České republiky.

Takže to byly ty věci, které jsme museli učinit. A tak, jak jsem už avizovala, jsme u bodu ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Paní poslankyně, máte slovo.

Totéž se dá očekávat samozřejmě i s plynem.

Kdy a jak budete toto řešit?

Nebylo by spíše načase, aby se řešila domácí politika místo politika Ukrajiny, nebo chcete, aby v České republice byla stejná bída jako na Ukrajině před válečným konfliktem? Česká republika je na všem závislá, a vy místo toho, abyste volili politiku diplomacie, děláte vše pro to, aby vaše kroky měly dopady na občany České republiky. Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace a nyní bych poprosila pana předsedu vlády, pana Petra Fialu. Pane premiére, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zdravím všechny, kteří sledují dnešní interpelace, a budu teď odpovídat na otázku paní poslankyně Maříkové. Sledujeme pozorně i vývoj jejich cen, věnujeme tomu patřičnou pozornost a také děláme potřebné kroky, abychom občanům situaci ulehčili, o kterých vás budu informovat nebo které tady připomenu. Je potřeba říct, že nárůst cen například v případě uhlí nelze úplně predikovat, nelze odhadnout a to říkají i odborníci, kteří se tím zabývají další nárůst cen v letošním roce.

Tady je naopak předpoklad, že ve střednědobém výhledu bude problém se zajištěním. Dodávky jsou do značné míry závislé na Polsku a to má zase souvislost s tím, co se odehrává v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pokud jde o zásobování průmyslu, podle plánu těžeb a dosavadních dodávek se předpokládá dodržení plnění smluvních vztahů, které dnes jsou uzavřeny. To znamená, že by mělo tady dojít k uspokojení potřeb trhu, a to si myslím, že je důležitá, dobrá zpráva. Záleží samozřejmě u té ceny na různých věcech náklady na přepravu, typ daného uhlí, účelu, pro který se hodí, jestli je pro energetiku, pro ocelářský průmysl a tak dál. Ceny uhlí to je bohužel pravda, v Evropě, ne v České republice, ale v celé Evropě stoupají na mnohaleté rekordy, zásoby uhlí jsou nejnižší za několik let. A kvůli ruskoukrajinské krizi a samozřejmě také v důsledku sankcí na Rusko se tady ta situace ještě komplikuje. Uhlí je v České republice důležité z toho důvodu, že je jedinou možností krátkodobě, jak nahradit dodávky plynu. Elektrárny by dál spalovaly uhlí, některé ty kroky jsou připraveny. A tak bych mohl pokračovat.

To zvyšuje závislost České republiky na dovozu a ten pochází hlavně z Polska. Z Ruska dováží Česká republika přímo asi jenom 7 % černého uhlí.